Jenže kromě významu těchto organizací bych rád také zdůraznil situaci, která panuje nejen v České republice, ale také ve světě.

Nyní, jak všichni víme, se navíc náš stát velmi intenzivně zapojuje do pomoci Ukrajině, která čelí ruské agresi. V současné době jsme dotační řízení pozastavili, to ale neznamená, že by Ministerstvo průmyslu a obchodu s intenzivní spoluprací se spotřebitelskými organizacemi v letošním roce nechtělo pokračovat.

Podporu spotřebitelských organizací, jejichž činnosti si velice vážím, musíme tedy posoudit i touto optikou. Rád bych vás všechny ujistil, že velice pečlivě zvážíme, které projekty a jak podpoříme. Jako jedna z možných cest se mi nyní jeví například to, že by stát mohl s těmito organizacemi spolupracovat v rámci pomoci desítkám tisíc ukrajinských uprchlíků. Děkuji za pozornost. Máte slovo, pane poslanče.

To znamená v kombinaci s tím, sice od 1. 1. jsou zde přijaté legislativní změny, které mají zvýšit ochranu spotřebitele, ale on je nebude mít kdo vymáhat, on je nebude mít kdo kontrolovat, on nebude mít kdo těm lidem poradit.

... nebudou mít, jak řešit ty věci. Takže tolik moje poznámka. Děkuji a vidím, že pan ministr chce ještě reagovat. Máte slovo.

Já jsem pouze řekl, že jsme některé programy pozastavili, že se tomu tématu budeme věnovat a že si budeme selektivně vybírat ty, o kterých usoudíme, že jsou ty, které v tuhle chvíli chceme podpořit.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já jsem na otázku, kterou jsem chtěl položit vám, již částečně odpověď dostal.